Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Molim stanku u ime kluba Živog zida i SNAGA-e 10 minuta nakon čega bih govorio o nužnosti donošenja dvaju zakona koje sam uputio klubovima na razmatranje i za koje ću tražiti podršku sljedeći tjedan. Druga po redu je uvažena kolegica Turina-Đurić, izvolite. U ime kluba nezavisnih zastupnika i HSU-a tražimo stanku od 10 minuta vezano uz problem oboljele djece u Klaićevoj bolnici. Hvala gospodine predsjedniče.

Zahvaljujem predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, nakon što sam mjesecima ovdje govorio o nezakonitom poslovanju banaka, konačno je došlo vrijeme da ću morati uputiti u proceduru izmjenu dvaju zakona, koje smatram nužnima, za koje se borim već dugo i očekujem vašu podršku u tome. Pa sam u skladu s time najprije proslijedio Klubovima zastupnika, te prijedloge izmjena na razmatranje, nakon čega ću tijekom sljedećeg i onog tjedna, predzadnjeg prije pauze, zatražiti vašu podršku, vaše potpise da me podržite u upućivanju tih prijedloga u proceduru u Hrvatski sabor. Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. U Zakonu o potrošačkom kreditiranju, potrebno je konačno definirati metodologiju na temelju koje banke moraju u svim kreditima, u kojima nisu ugovorile početni fiksni dio kamatne stope, taj fiksni dio kamatne stope, definirati, uskladiti i ugovoriti s dužnikom. Na koji način? Način je vrlo jednostavan.

Dakle buduće da znamo da su banke na početku ugovornog odnosa ugovorile nezakonit način promjene kamatnih stopa u gotovo svim kreditima koji su ugovoreni prije 2013. godine, onda je potrebno da bi se te kamatne stope, u još uvijek u živim kreditima uredile na pravilan način, vratiti se na početak ugovornog odnosa. Na koji način? Na način da se od svake početno ugovoreno kamatne stope, oduzme vrijednost promjenjivog parametra na početku ugovornog odnosa i tako dobivena veličina bi onda značila fiksni dio kamatne stope. Dakle, tako određena veličina, bila bi fiksni dio kamatne stope i primjenjivala bi se od 1. siječnja 2014. godine, jer je to dan kada su banke morale uskladiti svoje poslovanje sa zakonom, ali ga nisu uskladile, nego su samovoljno, jednostrano definirale fiksni dio kamatne stope. Netko će reći retroaktivnost nije dopuštena. Retroaktivnost jest dopuštena ako je opravdana i u ovom slučaju radi se o tzv. kvazdiretroaktivnosti, što je objasnio i Ustavni sud, kada je odlučivao o konverziji CHF kredita. Ukoliko se djeluje zakonom na pravne poslove koji još uvijek nisu završeni, onda se ne radi o retroaktivnosti nego se radi o tzv. kvazdiretroaktivnosti, što je potvrdio i Sud EU, koji je potvrdio da se smije djelovati na pravne poslove koji su u tijeku, prema tome ovakva retroaktivnost je dopuštena. Drugim zakonom, izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, želim, ustvari želimo svi mi koji se bavimo tim problemom, da se konačno riješi način vrćenja prepraćenih kamata u kreditima u kojima su promjenjive kamatne stope, ugovorene na nezakonit način. Mi imamo pravomoćnu kolektivnu sudsku presudu, kojim je jasno i nedvojbeno utvrđeno da je 7 banaka, na nezakoniti i nepošten način ugovorila promjenjivu kamatnu stopu i da su zbog toga u tih 7 banaka takve ugovorne odredbe nepoštene, ništene, odnosno ne vrijede. U skladu s time, 3000 dužnika je do sada otprilike podnijelo tužbe, a mogućnost da tužbe ima preko 100 tisuća dužnika, po nekim procjenama čak i 200 tisuća dužnika, međutim, na žalost zbog njihove ne osviještenosti i zbog njihovog straha od pravosuđa, zbog straha od dužine procesa, od troškova, oni ne idu u sudske postupke i po mojem mišljenu i po mišljenju svih onih koji se bave ovom temom, dužnost je države da na temelju pravomoćne kolektivne sudske presude, pripremi i donesi zakon kojim će se utvrditi način vraćanja preplaćenih iznosa kamata svim oštećenim dužnicima. Tako nešto već je učinila Mađarska, banke su se malo nešto bunile, međutim, Sud EU stao je na stranu Mađarske i potvrdio da su Mađari imali pravo to učiniti, jer su banke nezakonito mijenjale kamatne stope. Eto, dakle, očekujem od vas podršku, a osim toga apeliram da što prije dođe na dnevni red i onaj Zakon o stranim zadrugama. Evo danas treba biti deložacija jedne žene, upravo zbog takvog jednog ugovora o kreditu, ne znam hoće li biti spriječena, zaustavljena, ali ako donesemo takav zakon, deložacije više neće biti. Zahvaljujem. Druga rasprava uvažena kolegica Nada Turina-Đurić u ime Kluba nezavisnih zastupnika i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Smatrali smo u Klubu nezavisnih zastupnika HSU-a da je krajnje vrijeme da se nešto progovori i sa saborske govornice vezano za problem sedmero oboljele djece u Klaićevoj bolnici i svega što se događalo ovih nekoliko dana, ustvari više od tjedan dana oko tog problema. Mislim da svi mi ovdje koji smo roditelji apsolutno ne možemo ni zamisliti situaciju u kojoj su roditelji te djece koja čekaju sada sedam, osam dana da se donese neka odluka vezano za lijekove koje trebaju nabaviti koji daju određenu šansu da ta djeca budu izliječena o kojem odlučuje povjerenstvo koje uz svo uvažavanja struke i svega zajedno naravno će odlučiti ono što će odlučiti. Ali ta neizvjesnost koja traje već sada nekoliko dana djeci su potrebni lijekovi odmah i pitanje tko će onda imati odgovornost, da li će to povjerenstvo, da li će ministar, da li će predsjednik Vlade imati odgovornost ako bude falilo upravo tih nekoliko dana ili možda i tjedana dok povjerenstvo ne odluči da se lijekovi primijene, a ta djeca više neće zbog vremenskog razloga moći biti liječena. Ono što nažalost imamo kao situaciju koja se često ponavlja, znači nije ovo sigurno prvi slučaj, a nažalost možda ni zadnji slučaj da imamo ovakve situacije zato jer nemamo predviđen sustav koji bi reagirao u ovakvim situacija, pa onda tek kada se dogodi kada to dobije medijsku pozornost onda osnivamo povjerenstva i ustvari gubimo vrijeme. Budući da sustava nema, toga su svjesni i ministri i Vlada odnosno premijer, smatramo u klubu da je trebalo donijeti odluku da se osiguraju sredstva, da li iz proračunske rezerve ili iz nekakvih rezervnih dijelova proračuna koji postoje u Zavodu za zdravstveno osiguranje ili na neki drugi način te onda naknadno rješavati ova sustavna pitanja i riješiti to jednom za svagda na koji način se reagira i kojom brzinom se treba reagirati na ovakve situacije. Ovako nastaje nažalost kaos, naravno svi smo posebno osjetljivi kada se radi o djeci i apsolutno tu mislim da svi ovdje možemo poslati poruku gospodinu ministru, a premijeru riješite ovaj problem odmah, osigurajte novce jer ja pretpostavljam i mi pretpostavljamo u klubu da bi liječnici u Klaićevoj da su imali sredstava za lijekove da bi te lijekove osigurali i krenuli u liječenje. Međutim naravno ne možemo ni njih dovoditi u situaciju da svoj ukupni proračun koji imaju za lijekove potroše na lijekove koji su potrebni za liječenje ove djece. Niko to neće zamjeriti ni ministru, ni premijeru Vlade da se slučaj riješi na način da se sredstva odmah osiguraju. Mislim da smo mi u situaciji takvoj da ljudi koji gledaju na dnevnoj bazi vijesti u kojima se govori o zatajivanju poreza od 18 milijuna kuna, gdje se govori o tome da su deseci milijuna kuna osigurani za izborne kampanje donacijama, a da nemamo 10,5 milijuna kuna da osiguramo novce za liječenje djece. Ne smijemo onda ni spomenuti ni u ovoj sabornici, a niti u Vladi teme kao što je demografska obnova, vjerovanje u mlade, vjerovanjem u mlade obitelji, vjerovanjem ustvari u budućnost Hrvatske. Mislim da bi svi trebali biti jedinstveni u tome da pošaljemo poruku, premijeru izvolite osigurati novce odnosno Zavodu za zdravstveno osiguranje, a problem nedostatka novaca i proračunskih stavaka rješavajte naknadno u nekom idućem rebalansu vaših proračuna. Hvala. Zahvaljujem se. Hvala gospodine predsjedniče. Ovih smo dana u brojim medijima imali priliku čitati, slušati o borbi za život koji u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu vodi sedmero naših malih sugrađana. Opaka bolest koja ih je pogodila je zloćudna, rijetka i agresivna, a metode liječenja kojima smo do sada raspolagali imali su tek neznatne izglede za uspjeh. Od nedavno se međutim pojavio lijek koji povećava izgleda za uspješno liječenje i kojeg je odobrila Europska agencija za lijekove. No cijena tog lijeka je visoka i uvelike nadmašuje mogućnosti pojedinca, obitelji pa čak i mogućnosti pojedinih zdravstvenih ustanova. Radi javnosti trebamo biti objektivni i reći da je lijek toliko skup da se njegova cijena izražava u milijunima kuna, a njegova primjena ne daje neka jamstva za uspješno liječenje. Njime se povećavaju šanse i daje nada oboljeloj djeci i njihovim obiteljima i time smo konačno došli do glavnog pitanja kojih ovih dana pokušavaju razriješiti naše Ministarstvo zdravstva i HZZO.

U tu svrhu su čak osnovali stručno povjerenstvo, a u rješavanje problema osobno se uključio i ministar zdravstva doktor Milan Kujundžić prigodno poručujući iz Dubrovnika kako poziva sve Hrvate na dijalog, cjelovito rješavanje hrvatskog zdravstvenog problema te kako svi u tome moramo sudjelovati. Ovim putem želim podsjetiti ministra Kujundžića kako svi hrvatski građani sudjeluju u financiranju hrvatskog zdravstvenog sustava prema svojim mogućnostima. Također želim ga podsjetiti da taj sustav počiva na načelu solidarnosti koje je jedno od temeljnih načela koji povezuje ovu našu malu zajednicu koja se zove Hrvatska. Ta mala Hrvatska nebrojeno se puta pokazala velikom pomažući onima koji su bili pogođeni svakom vrstom nedaće i nepogoda. Time ovaj mali ali slavni hrvatski narod opetovano izrazio svoju volju da nitko među nama ne ostane bez zaštite i pomoći svojih sugrađana i svojih bližnjih i svoje države. Stoga gospodine ministre s ovog mjesta želim olakšati vašu odluku i poručiti da smo mi kao narod spremni pomoći djeci iz Klaićeve bolnice ne pitajući za tu cijenu. Želimo da ta djeca i sva druga djeca imaju jednaku priliku za život. Ako se te naše želje smatraju populizmom onda ćemo rado prihvatiti da nas tako i zovete. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo u dosadašnjim raspravama svi se možemo složiti oko jednog. Možemo se složiti da našim malim stanovnicima želimo brzo ozdravljenje i da želimo da dobiju ono što ih doista pripada. Ono što velika većina vas ne zna, radi se o malignom tumoru, neuroblastomu koji najčešće pogađa djecu do 5 godine života. Nažalost, svjesni smo da neki od malignih tumora neće se otkriti vrlo rano i da smo jedan dio tih tumora koji se otkriva u ranoj fazi bolesti može se u potpunosti izliječiti. Svjesni smo da će oni proći sve ono što prolaze i odrasli bolesnici oboljeli od maligne bolesti i kemoterapije i operacije i radioterapije. No u velikoj većini slučajeva znamo da im to neće pomoći. Znamo da kod onih neuroblastoma koji su metastazirali, odnosno koji su se proširili samo 10% te djece će preživjeti. I zato danas sam i ja ovdje za ovom govornicom da uputim na ono što nam je bitno a bitna su nam djeca. Vrlo dobro znate da je osnovano i stručno povjerenstvo. Stručno povjerenstvo sastoji se od tima ljudi, onkologa koji su stručni u određenim područjima malignih bolesti a u ovom slučaju radi se o soludnim tumorima. Isto tako znamo da lijek koji je sporan i koji košta određenu cijenu može nekima pomoći a nekima nažalost ne. Isto tako znamo da prije mjesec dana europska agencija za lijekove je odobrila taj lijek i mi se svi pitamo zašto i naši mali bolesnici se ne mogu s njime koristiti. Vrlo dobro znate da naše bolnice imaju određene limite a isto tako znate da lijek neće svima pomoći i upravo zato postoji ovo stručno povjerenstvo. Ako malo pogledate i ako pogledate koje su sve nuspojave lijeka znati ćete i zaključiti ćete da nažalost on nije tako spasonosan kako mi svi ovdje mislimo.

I sada prelazimo na dnevni red, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ravnopravnosti spolova, drugo čitanje, P.Z.E. br. 68; Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Prilozi uz ovaj akt nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskoga sabora. Ovaj Zakon raspravljati ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada predstavnika, odnosno predstavnicu predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić. Izvolite. Konačnim prijedlogom zakona Zakon o ravnopravnosti spolova usklađuje se sa zahtjevima Europske komisije u odnosu na direktivu Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o provedbi jednakih načela mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Krajem 2013. godine pokrenut je EU pilot u vezi sa predmetnom direktivom te je Europska komisija utvrdila kako u pogledu zaštite od viktimizacije postoje određene zabrinutosti koje je potrebno riješiti. Slijedom navedenog Konačnim prijedlogom zakona članak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova usklađuje se sa člankom 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita od viktimizacije, odnosno dodatno bi se proširio krug osoba koje ulaze u okrilje zaštite jamstva zabrane diskriminacije a u svrhu jačanja pravne zaštite žrtava što je bio i cilj preporuke Europske komisije. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati i dodatna sredstva u državnom proračunu. A u prvom čitanju na raspravi ovdje u Hrvatskom saboru također su izražena i mišljenja i primjedbe vezane uz Zakon o ravnopravnosti spolova ali oni nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama zakona. Odnose se na potrebu da se pristupi izradi cjelovitog zakonskog uređenja kao temeljenog na detaljnoj analizi stanja u području koje Zakon o ravnopravnosti spolova regulira, odnosno da se preispita mogućnost kvalitetnijeg normativnog rješenja koje bi pridonijelo višem stupnju zaštite o diskriminaciji na osnovi spola. Sagledavajući širinu primjedbi iznesenih u raspravi u prvom čitanju, a također smatrajući potrebnim da se osigura usklađivanjem s važećim dokumentima EU-a, odnosno prilagođavanje odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova zahtjevima iz direktive, izrađen je Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova koji danas imamo ovdje na sjednici. Hvala vam lijepa. Oprostite, replika je bila? Izvolite. Molim vas samo da se držimo, ovaj, dignite samo ruku, jer ste mi digli pločicu replike. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj sjednici dakle raspravljao kao matično radno tijelo ovome zakonu. Same izmjene zakona nisu opsežne, svega 4 članka se mijenjaju, jedan članak naravno govori o stupanju na snagu, drugi dodaje članak ispod članka 1. i članak 1. a) koji govori o direktivama. Nekoliko direktiva iz Europe s kojima se zakon usklađuje, zatim tu je proširenje još jednog članka. U odnosu na prvo čitanje nema nekih bitnih izmjena, predloženim zakonom pridonijeti će se zaštiti svih onih koji su prijavili diskriminaciju, nazočili diskriminaciji ili odbili nalog za diskriminatornim postupanjem odnosno koji su na bilo koji način svjedočili u postupku zaštite od diskriminacije ili na drugi način sudjelovali u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola. Također, ovim normativnim rješenjem pridonijeti će se zaštiti u stavljanju nepovoljniji položaj svih onih koji su u dobroj vjeri upozorili javnost na slučaj diskriminacije.

Vidjeli ste u prilogu koji vam je dostavljen na klupe, ima cijeli niz primjedbi, dopuna, želja za razvoj i unapređenjem ovog zakona, većina od njih je odbačena. I htio bih pročitati jednu zanimljivu statistiku. Udio žena među ukupnim brojem kandidata na ovim zadnjim izborima, lokalnim izborima je 41,67%, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodne lokalne izbore prije 4 godine, 2013. godine kada je iznosio samo 28,24. Znači sa 28 na 41 smo došli, što bi svakako nazvao velikim napretkom. Na razini cijele RH, na svim listama, za sve razine lokalne, područne vlasti kojih je ukupno bilo 2666, znači toliko je bilo lista, njih 374 odnosno 14% ne ispunjava kvotu manjinskog spola, najčešće je to nažalost ženski spol.

Dakle iako je udio žena u izvršnim funkcijama još uvijek mali, svega 8%, on je još uvijek značajno veći nego na zadnjim izborima. Također, spomenuta je upotreba odnosno preporuka Europskog parlamenta i Vijeća Europe u vođenju par-nepar modela odnosno „zip sustava“ u kojem svaka druga osoba na kandidacijskoj listi je istog spola, odnosno to bi išlo, recimo na prvo mjesto ženska osoba, drugo muška, treća onda opet ženska ili obrnuto pa je tako dok se ne popuni lista.

Ne možemo dati repliku na izlaganje, izvješće je odbora, tako je. Da li još netko od ljudi iz odbora želi uzeti riječ? Nitko. Onda otvara raspravu. Prva se javila uvažena kolegica Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika MOST-a. Izvolite.

Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, znači poznatu kao Istanbulska konvencija. Dakle, i EU je to potpisala. U svom priopćenju Vijeće Europe je ukazalo na važnost koju članice, države članice EU-a, pridaju konvenciji koja postavlja norme u području borbe protiv raznih oblika nasilja nad ženama, i dosada je 14 članica EU-a, ratificiralo tu konvenciju, dakle i Austrija i Belgija i Danska i Španjolska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Švedska, sve zemlje s kojima se želimo uspoređivati. A potpisalo ju je još i 9 država EU. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku formiralo je radnu skupinu za ratifikaciju koju čekamo dakle od 2013. godine, crimen je i na SDP-u i na nama sada, koji zapravo sada čekamo i nadam se da ćemo dočekati tu ratifikaciju jer to je preduvjet prave borbe protiv nasilja nad ženama. Dakle u kluba MOST-a, podržat ćemo donošenje Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, koji su u biti samo normo-tehnički i uređuje se zakon radi usklađenja odredbe koja se odnosi na zaštitu od viktimizacije, sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 05. srpnja 2006. godine. Dakle, radi se da pojasnim još jednom o direktivi da još jednom o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanju zapošljavanja i rada. Dakle u našem zakonodavstvu na dva različita načina bilo je riješeno isto pitanje. Uočeni su različiti standardi zaštite od viktimizacije u Zakonu o ravnopravnosti spolova, ali i članku 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije. Međutim i u javnoj raspravi, ali i u saborskoj raspravi prilikom prvog čitanja otvorile su se mnoge teme vezane uz ovaj zakon koje su ukazale da je ovo područje još uvijek nedovoljno definirano, te da zahtijeva sveobuhvatniju raspravu i izmjenu ovog zakona. No, ministarstvo je sve redom odbilo s objašnjenjem da predložene izmjene nisu predmet Nacrta prijedloga zakona, a imali smo jedinstvenu priliku da napokon uredimo i ovo područje, pa makar i malo duže trajalo. Dakle kod žena kao društvene grupe da nešto kažem oduvijek je bilo moguće konstatirati raskorak između udjela u populaciji i među zaposlenima i sudjelovanja u javnom životu posebice politici. Ta je činjenica evidentna čak i danas na početku 21 stoljeća. Dakle, unatoč jasnoj osviještenosti na globalnoj razini daleko smo od prave ravnopravnosti, odnosno zastupljenosti. Ima izuzetaka. Vidite šta se desilo u Francuskoj. Dakle, Makron je uspio pozicioniranjem žena na liste ne stavljajući ih na one liste gdje su imale jakog protukandidata stavljajući ih dovoljno na mjesta na koja mogu ući i imamo ogroman broj žena koji je daleko premašio tri puta više od onog koliko je žena bilo u prijašnjem sazivu francuskog Parlamenta. Dakle, može se ako se hoće. I kada se žene, pa i u manjem broju nađu u sferi javnog djelovanja uglavnom ostaju u tipično ženskim sektorima i to se stanje desetljećima zapravo ne mijenja. No, kada se nađu na tipično muškim djelatnostima još uglavnom ostaju na nižim hijerarhijskim pozicijama relativno nižoj plaći i sukladno tome i društvenom statusu, a isto je i u ekstremno muškoj djelatnosti, a to je politika. I tu je praksa pokazala da se prvenstveno usredotočuju na ženske teme, prosvjete, društvene djelatnosti, socijalne skrbi itd. Dakle, stakleni strop postoji i nemojte misliti da toga nismo svjesne. Nadalje, iako postoje mišljenja da je u Hrvatskoj ostvarena društvena ravnopravnost žena i muškaraca smatram da je to vidljivo prvenstveno u sferi poboljšanja programsko-normativnih i institucionalnih pretpostavki za rješavanje pitanja neravnopravnog statusa žena u društvu. Dakle, Hrvatska je i potpisnica Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Donesen je Zakon o ravnopravnosti spolova odavno. Zakon o zaštiti nasilja u obitelji, osnovan više nevladinih udruga za ženska prava, Ured za ravnopravnost spolova, postoji institut pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ali pitanje je da li smo zbilja uistinu ravnopravni. Ovdje bih htjela naglasiti da žene nisu jedina društveno marginalizirana grupa. Osim zbog spola pojedinci doživljavaju neravnopravan tretman i zbog svoje seksualne orijentacije, mjesta rođenja, da li su sa sela. Govori nam se da smo provincijalci mi svi koji nismo rođeni u Zagrebu, etničke pripadnosti, materijalnog statusa, invalidnosti, njihove dobi, naobrazbe i slično. I zato je ovo mjesto gdje o tome moramo progovarati. Ali danas govorimo o ravnopravnosti spolova. I zbog toga posebnu pozornost treba posvetiti ženama u područjima sa tradicionalnijim stavovima i slabijim interesom za rješavanje problema ženske ravnopravnosti u društvu, odnosno posebnu pažnju posvetiti mladima jer samo o njima ovisi kako ćemo ostvariti rodnu ravnopravnost u našoj budućnosti. Dakle, žene su i dalje podzastupljeni spol u sferi politike bilo da se radi o uključivanju na kandidacijske liste, javnom predstavljanju stranačkih programa ili konačnim izbornim rezultatima. Međutim, zastupljenost na izbornim listama nije nikakva garancija ravnopravne participacije žena kako u politici, tako i u procesu predizborne kampanje koja pruža osnovni temelj za izbor kandidatkinje u mandate. Načelo ravnopravnosti u pogledu konačne zastupljenosti izabranih kandidatkinja koje će nakon izbora sudjelovati u lokalnoj, područnoj ili nacionalnoj razini ne može biti ispunjeno na odgovarajući način ukoliko kandidacijske liste su sastavljene tako da su one pretežno pozicionirane u donje dijelove lista ili na samim začeljima. Dakle, svrha svih ovih zakonskih odredbi nije puko ispunjavanje brojčane forme već doprinos ostvarivanju stvarne ravnopravnosti spolova, odnosno doprinos omogućavanju ženama ravnopravnog sudjelovanja u javnom životu i prevladavanju postojećih tradicionalno naslijeđenih društveno uvjetovanih vidova neravnopravnosti zbog kojih su žene danas još uvijek osjetno podzastupljene u području političke participacije, a to vidimo i ovdje u sastavu našeg Sabora. Što se tiče situacije znači u našoj zemlji ona je odlikovana već duže vrijeme sve ovo desetljeće, svih ovih desetljeća niskom participacijom žena u političkom životu na svim razinama, a primarna odgovornost zbog toga je za povećanje participacije žena je na političkim strankama. Dakle, želja i mogućnost žena da se više uključe u politički život zemlje zavisi od velikog broja faktora prvenstveno od obrazovnog, profesionalnog i socijalnog statusa njenog, razvijenosti demokratskih institucija u toj zemlji, utjecaja ženskih organizacija, procjene mogućnosti u ostvarivanju podrške u izbornoj kampanji itd. Dakle, ravnopravno sudjelovanje, uživanje istog statusa i jednakih prava za realizaciju potencijala koji imaju žene i muškarci je neophodno kako bi doprinijeli političkom, socijalnom i kulturnom razvoju društva i jedna su od osnovnih predispozicija uspješnog i svakog suvremenog demokratskog društva. I malo statistike. Rekao je već kolega Sinčić, dakle udio žena na prethodnim lokalnim izborima bio je 41, znači broj kandidata je bio 41,67% što je značajno poboljšanje u odnosu na 2013. kada je na lokalnim izborima bilo 28,24% žena. Dakle, od 47601 41% su bile žene što je zadovoljavajuća donekle zastupljenost. Ali pojedinačno nije se poštivala spolna kvota. Znači od 2666 kandidacijskih lista čak njih 14, samo njih 14% nije zadovoljilo žensku kvotu, dakle 374 liste su se ogriješile o članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova koji kaže kako osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji, ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40% A prema članku 15. istog zakona, prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidatkinja za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova predstavničkih tijela i jedinica lokalne i područne, regionalne, samouprave, kao i za izbor članova u Europski parlament, političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji, dužni su poštivati načelo o ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. ovog zakona. Dakle, 374 liste su se ogriješile o ovaj zakon i nadam se da će biti i sukladno tome kažnjeni. Udio od ovih 14% lista, bez kvote na ovim izborima nešto je bolji nego je bio na prethodnim izborima, znači 2015. nije ih poštivalo 33 od 166 lista, a 2016. 54 od 177 lista, 31% čak nije poštivalo 2016. Žene su značajno podzastupljene kao nositeljice kandidacijskih lista, tek ih je 15 na prvu, 15% na prvom mjestu kandidacijska lista za općinska vijeća, gradska vijeća i županijske skupštine.

Naime, kao kandidatkinje žene su zastupljene sa 15%, dok su gotovo sa dvostruko više sa 29% zastupljene kao zamjenice kandidata, dvostruko više nego nositelji. Zašto je potreban veći broj žena i poštivanje ženskih kvota na kandidacijskim listama? I da završim. Da li je to bitno i na listama za lokalne izbore? Apsolutno, jer samo tako mogu žene značajnije utjecati i na formiranje i usvajanje robnog proračuna, u jedinicama lokalne i područne samouprave. Znači proračuna koji će se definirati i stambeno zbrinjavanje i prednost pri zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja i stvaranje preduvjeta koji će pomoći većem angažiranju žena na tržištu rada i njihovoj većoj uključenosti u javni i politički život. A to podrazumijeva i rad vrtića u dvije smjene, uvođenje dežurstava subotom, otvaranje dodatnog objekata za odgoj i obrazovanje predškolske djece, kao i produženi boravak djece u osnovnoškolskim ustanovama. Znači sve to je taj lokalni, rodni proračun. Sve bi to znatno olakšalo usklađivanje i obiteljskog i profesionalnog života, žena pa samim time i njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu svake zajednice. O temi ravnopravnosti spolova, često se govori, ali čini se da politička i građanska svijest o ovoj tematici vrlo sporo se mijenja, unatoč zakonskim rješenjima koja su imala za cilj unaprijediti broj žena koje sudjeluju procesima odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini, već sam rekla, u zadnjih 20-tak godina, politička participacija žena u RH stagnira sa tendencijom pogoršanja. To vidimo iz broja zastupnica u ovom Saboru, koji svaki mandat opada. Ženske kvote nisu tu samo radi zadovoljenja propisanog zakonskog standarda, žene na listama su dio mehanizma, pozitivne diskriminacije, koji za cilj ima prvenstveno ima mijenjati svijest građana o jednakopravnosti muškaraca i žena. Kvote su privremeni mehanizam i kada se svijest građana promjeni, kada zastupljenost oba spola bude ravnopravna, tada neće biti potrebe niti kvote niti drugi oblici pozitivne diskriminacije. Političke stranke zbog toga moraju preuzet odgovornost i počet poticati svoje članice za aktivnije uključenje u visoku politiku. Izlaganje je izazvalo 4 replike. Izvolite. Uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice, pa evo na ovu repliku me potaknula vaša izjava kako je Vlada odbila sve redom primjedbe. Naime s vama se mogu složiti da bi se položaj žena u našem društvu, posebno u odnosu prema tržištu rada, prema prije svega zaštiti od nasilja i većem uključivanju žena u odlučivanje, može se provesti jedino strateškim dokumentima i poštivanjem tih strateških dokumenata, uostalom u programu Vlade je to 2016. do 2020. izričito i navedeno. Međutim, ono što se s vama ne mogu složiti, ministrica ili Vlada nije odbila primjedbe, nego ih je uopće odbila razmatrati jer nisu, kako je u objašnjenu navedeno, nisu obuhvaćanja pitanjima koji su obuhvaćena ovim prijedlogom zakona. I vidite ja tu vidim problem, ne samo u odnosu Vlade prema Hrvatskom saboru, prema zakonicima u Hrvatskom saboru. Nego općenito probleme u našem društvu, što se stvari jako teško mijenjaju i reforme o kojima govorimo se jako teško provode. Kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović je zaradila zadnji put opomenu kada je ovdje pričala, jer je u ime kluba čak replicirala, mislim kolegi Sinčiću ili nekom vezano za njegov prošireni istup, vezano za ovu temu.

Odgovor na repliku.

Zakoni su doneseni, imamo pravobraniteljicu, imamo ured za ravnopravnost spolova, zakoni su doneseni. Problem jedini u ovoj zemlji je što se zakoni ne provode. Dobro, druga replika, uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Strenja-Linić, započeli ste svoje izlaganje sa Istambulskom konvencijom koja je potpisana od strane RH, ali nije ratificirana, vjerujemo da će se to uskoro dogoditi. Onda ste rekli da su se otvorile mnoge teme vezane uz ovaj zakon i da će ovu problematiku budućnosti trebati daleko bolje riješiti, aludirajući na ovaj konačni prijedloga zakona vezano za Zakon o ravnopravnosti spolova koji se zapravo mijenja zbog direktive EU iz 2006. godine i zemalja članica koje su bile dužne to unijeti u svoja nacionalna zakonodavstva, a vezano za viktimizaciju standarda zaštite od viktimizacije, posebice žena jer su regulirane kroz dva zakona, Zakon o ravnopravnosti spolova koji je zapravo lex specialis i Zakon o suzbijanju diskriminacije koji je lex generalis. Ono što sam mislio da ćete također govoriti, a to je da je kroz Zakon o suzbijanju diskriminacije i to treba naglašavati kroz članak 3. koji kaže „uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz članka 1. stavka ovog zakona koji ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koji uzrokuje strah i neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje“

Nadalje, spominjali ste lokalne izbore pa i predsjednika ovog Odbra za ravnopravnost spolova. U svom izlaganju u ime odbora je također rekao da u odnosu na 2013. godinu, gdje je udio žena na listama bio 28% se dogodilo da je u 2017. godini 41% i da od 2066 lista koje su bile Hvala. Nema odgovora.

Javio sam se za repliku kolegici Strenja-Linić između ostalog što je govorila o položaju žena u hrvatskom društvu gdje treba reći da naravno da zakoni su nam potrebni i da kroz zakone treba regulirati sve što je potrebno da se osigura maksimum ravnopravnost spolova. Međutim uzalud nam svi zakoni ukoliko od najranije dobi od vrtića preko osnovne i srednje škole do fakulteta u svim fazama obrazovnog procesa u Hrvatskoj ne budu se usvajala stav da su žene i muškarci ravnopravni u hrvatskom društvu. Javljam se zbog toga što boreći se za ravnopravnost spolova, puno sam energije potrošio na uvođenje zdravstvenog odgoja u škole, građanskog odgoja koje smatram ključnim da se u Hrvatskoj ravnopravnost spolova doista i provodi i živi, a ne samo da se deklarativno rješava i ponekad spomene u Hrvatskom saboru kada je riječ kao što je danas izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova. Prema tome, ako djeca u obitelji i u školama ne budu usvajala znanje i stavove da su muškarci i žene ravnopravni, uzalud nam bilo koji zakon. Uostalom, imate jedan sjajan primjer iz naše sabornice, nedavno smo ovdje donijeli odluku o članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj u kojem nije bilo nijedne žene, iako 50% osoba koje završava fakultete su žene, 50% znanstvenica čine žene, 50% njih u zvanjima docenta su žene, međutim niti jedna žena nije bila izabrana u Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Prema tome, ključno je obrazovanje da bi zaista ravnopravnost spolova bila nešto što u Hrvatskoj živimo, a ne samo deklaratorno i rasprava tijekom izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova odnosno kada analiziramo liste za izbore na svim razinama u Hrvatskoj. Sljedeća replika uvaženi kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. Dakle vezano na vaše izlaganje oko postotka iznad 41% zastupljenosti žena na listama za lokalne izbore. Da, mi smo donijeli taj okvir ali nešto u praksi i ono što nije dovoljno samo imati taj okvir i odluke o postotku zastupljenosti bilo kojeg spola na listi. Naime, sada dolazimo do situacije da žene budu na listama samo zato što su žene i da bi se udovoljila ta norma, što je apsolutno neprihvatljivo. Mi moramo razmišljati na širi kontekst, ovo što je kolega Jovanović spomenuo, dakle nije dovoljno samo propisati i reći ispunili smo tu normu i sve uredu. Naravno i pozicioniranje žena na samoj listi je također bitno, ali ukoliko mi nemamo ne samo žena nego i muških i ženskih, svejedno, ljudi koji tamo znaju zašto su, ne zbog kvota nego zbog onoga što zastupaju, onog što žele promijeniti, ako govorimo konkretno o kandidiranju na bilo kojoj razini predstavničkih tijela ili jedinica lokalne samouprave, regionalne pa tako i za ovog Sabora onda moramo ići šire. Moramo upravo ovo što je kolega Jovanović rekao ići prema sustavnom razmišljanju, poticanju. Mi smo imali jedne prijedloge unutar pojedinih i naše stranke vezano za interesne odbore za žene koje smatramo da zapravo ne bi trebali ni postojati jel ne bi smjelo se dogoditi da je bilo kakva nejednakost koja bi se morala posebno zastupati, to je cilj. I sami ovaj okvir je doba ukoliko potakne neke žena na listama da se zbilja bave, da rade i da zastupaju.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Stjepanu Čuraju.

Poštovane kolegice i kolege. U siječnju smo imali prvo čitanje ovih izmjena i dopuna Zakona o ravnopravnosti spolova kada je u Sabor te izmjene dostavila Vlada. Znamo zašto je došlo do izmjena. Utvrđeno je naime kako smo već prethodno čuli da je pitanje zaštite od viktimizacije bilo različito riješeno u dvama zakonima Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i time je dolazilo do određenih proturječnosti u ovim pravnim normama. Činjenica je da ovim izmjenama zakona dakle ne mijenjamo nekakav veliki korpus zakona, niti će se ovim izmjenama dovesti do neke očekivane razine ravnopravnosti u poslovnom okruženju ili društvu. Ove izmjene objektivno govoreći nisu neki veliki iskorak ali su korak u uvođenju reda u zakonodavni okvir. I gledajući sveobuhvatno a ne parcijalno, svaka izmjena zakona koja će pridonijeti uređivanju na bolje pa bila ona i tehničke naravi kao što je i ovdje slučaj, odnosno ako se radi o usklađivanju sa europskim zakonodavnim okvirom što je hrvatsko zakonodavstvo dužno urediti, dakle po meni je dobrodošla. Tim više što dorada ovog zakona otvara naravno pitanje i to smo vidjeli u prethodnoj raspravi potrebe dorade i nekih drugih zakona koji su sadržajno povezani. I u tom smislu neki će se sjetiti da je u prvom čitanju se na sjednici vodila rasprava oko primjedbi zašto se odmah ne ide u sveobuhvatnu izmjenu zakona. Pa možemo se složiti s time da je sveobuhvatna izmjena zakona u ovom smislu potrebna da se te izmjene prije ili kasnije će se dogoditi, međutim mora se temeljiti na analizi stanja da se ciljano vidi što to nije dobro, konkretno u ovom zakonu. Mi znamo koja su to bila pitanja u prethodnom prvom čitanju, da ih sada ja ovdje pojedinačno ne nabrajam. Ali je bitno da se sada kaže da se ne osporava potreba za sveobuhvatnom izmjenom ovog zakona i ne osporava se potreba za onim pitanjima koja su se iznosila u prethodnoj raspravi. Iako znamo da neka od tih pitanja i neke od tih primjedbi zapravo nisu samo predmet ovog zakona nego se tiču izmjena još dva, odnosno tri zakona. A ono što je bitno reći da se neke od tih primjedbi koje su iznesene u prvom čitanju zapravo u međuvremenu uređuju i nekim drugim dokumentima. Koliko sam informirana spomenuta je Istambulska konvencija. Ministarstvo priprema prijedlog Zakona o potvrđivanju tzv. Istambulske konvencije koja bi se u Saboru trebala naći u 4.-tom kvartalu ove godine. Isto tako ministarstvo je, koliko znam izradio i Nacrt nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. i taj dokument je znatno unaprijeđen u odnosu na prethodne dokumente. I predložene izmjene zakona o rodiljinim i roditeljskim naknadama također su doprinos u ovom smislu. Spomenuta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Pa pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koliko sam informirana je podržala prijedlog izmjene ovog zakona i u prvom čitanju i u drugom čitanju. Također je sa ministarstvom resornim usuglasila da oni prijedlozi izmjena ovog zakona, odnosno one primjedbe koje su iznesene u prvom čitanju a odnose se na set problema koji se tiču nasilja nad ženama zapravo ne trebaju biti regulirani sada ovim zakonom budući da su oni regulirani Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji koji smo imali prije nekoliko mjeseci u prvom čitanju a koji koliko znam se upravo priprema za drugo čitanje. Kaže se da sve što je ugroženo zahtjeva zaštitu pa je očito činjenica da žene i djeca još uvijek spadaju u tu kategoriju jer da nije tako onda ne bi postojala potreba za cijelim nizom konvencija, direktiva, dokumenata obvezujućih ili u smislu preporuke i na razini EU pa i na svjetskoj razni koji se upravo bave ovom problematikom. Ali to nije moja osobna konstatacija nego je to konstatacija povjerenice za ravnopravnost spolova Vere Jourove koja je rekla dakle konstatirala da ravnopravnost spolova na razini EU nije ostvarena kategorija a to je rekla prilikom čestitke za dan žena ove godine.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ireni Petrijevčanin Vuksanović. Imamo dvije replike.

Kolegice Vuksanović, ja bih samo se kratko osvrnula na onaj dio vaše rasprave u kojem ste govorili o, zapravo tehničkoj naravi izmjena i dopuna ovoga zakona s čime se potpuno slažem. Naime, dakle vratila bih stvar na suštinu. Dakle ovdje se radi na reguliranju pitanja viktimizacije, dakle pri čemu je isto pitanje zapravo trenutno u našoj zakonskoj regulativi regulirano dvama zakonima. Dakle Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije pri čemu Zakon o ravnopravnosti spolova kao lex specialis zapravo nudi jedan niži stupanj zaštite od viktimizacije u odnosu na dakle Zakon o suzbijanju diskriminacije. I u tom smislu dakle zapravo usklađujemo članak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova sa člankom 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije čime dakle proširujemo dakle krug osoba koje ulaze u zaštitu jamstva zabrane od diskriminacije u svrhu jačanja njihove pravne zaštite. I ono što bih naglasila naravno da iako je ova izmjena tehničke naravi, ono što mislim da je dobro i korisno ona zapravo otvara podlogu, stvara podlogu za jednu širu raspravu reguliranja dakle ravnopravnosti spolova, ravnopravnosti žena kako u političkom tako i u društvenom životu i svakako pruža jednu osnovu za naravno propitivanje ostalih zakona pogotovo Zakonu o političkim strankama, Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i još niza drugih zakona koje je potrebno dobro, dakle rekla bih, pretresti da bismo na što kvalitetniji način regulirali ovu problematiku u našem zakonodavstvu Zahvaljujem.

Međutim, kad govorimo o ravnopravnosti onda možda ne bismo trebali stavljati naglasak na kvantiteti i na broju žena, nego isključivo na kvaliteti. Naravno da smo svi za ravnopravnost kao žene i u tom smislu, ali možemo postaviti jedno temeljno pitanje, dakle, je li pitanje spola toliko relevantno u smislu za kvalitetno obavljanje posla? I to uopće ne treba ovisiti o spolu. Kad polazimo od toga da nam je pitanje spola relevantno za obavljanje nekog posla, mi smo već u startu sami sebe ili bilo tko drugi diskriminirali. Dakle, tko god da je izmislio tu kategoriju da je profesionalna sposobnost i kvalitete za obavljanje, ja ću reći visoko zahtjevnih poslova, ovise o spolu, e taj je nanio ogromnu štetu svakom društvu koje u to povjeruje. Ti stereotipi i predrasude znaju nanijeti veliku štetu, a ja ponavljam ili kvalitetno radite posao ili ne radite, neovisno o tome jeste li muškarac ili ste žena.

Imamo još jednu repliku, uvaženi kolega Tomislav Lipošćak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice Vuksanović. Pa naravno da se slažem sa svim onime što ste rekli u svojoj raspravi, ali moram dodati još jedno zapažanje u vezi ovoga svega. Naime, vrlo često ravnopravnost ovdje ni ne dolazi u pitanje, ali je to ravnopravnost koja se često svodi samo na obične matematične jednadžbe i obične omjere između zastupljenosti muškaraca i žena. Ono o čemu često ne govorimo ili zaboravljamo su sve one žene od kojih se prilikom razgovora za zapošljavanje traži da se izjasne planiraju li imati djecu ili ne. To su sve one majke koje se nakon povratka sa porodiljnog dopusta nemaju priliku vratiti na ono radno mjesto na kojem su radile do tada i vrlo često se moraju i to naravno ne svojom krivicom, odlučiti između obitelji, između djece ili karijere. Znači nije problem ispoštovati čiste kvote i omjere spolova, već je problem nedostatak mogu reći međuljudskog poštovanja odnosno diskriminacije onih žena, onih majki koje se odluče na osnivanje obitelji osobito sa više djece. I baš zato kako ravnopravnost spolova ne bismo sveli na puko prebrojavanje muškaraca i žena, nužno je unaprijediti svijest i promišljanje i nadasve poštovanje prema onim žena koje se odluče uz karijeru, i na osnivanje obitelji. Ukoliko njima ne pružimo mogućnost da budu ravnopravne i to ravnopravne ne samo prema suprotnom spolu nego prema i možemo reći i vlastitom spolu, tek tada ćemo moći reći da smo nešto i učinili i to ne samo kroz prizmu ovoga zakona nego sagledavajući i šire dobrobiti počevši od demografskog razvoja naše domovine pa dalje. Izvolite. Pa kao što sam maloprije rekla, dakle puko prebrojavanje kvote žena zapravo ide samo u prilog diskriminaciji tih istih. Prema tome, sposobnost za obavljanje nekog posla ne ovisi o spolu, i to je osnovno polazište moje osobno, a vjerujem i svake suvisle osobe koja razmišlja na jedan logičan način. Kad je u siječnju ovdje bilo prvo čitanje ovih tehničkih izmjena zakona, onda smo imali jednu dinamičnu raspravu i sjećam se da sam tad primila jedan mail, koji je bio čisti govor mržnje. Iako vrlo suvislo razmišljam dakle nikoga ne vrijeđam, baš je ovaj vrlo suvisla rasprava bila, ja sam se zapitala da li je taj mail izraz pojedinca ili se može reći da možda taj mail predstavlja jednu skupinu u društvu, srećom manju skupinu? Vjerojatno bi taj mail, taj govor mržnje koji se da svesti otprilike na ovo „što vi tu sad žene razgovarate u Saboru, odite kuhajte, perite, čistite, brinite se za djecu“, taj vjerojatno mail predstavlja jedan dio društva. Ali ja bi tom pojedincu koji je poslao taj mail postavila pitanje: Oprostite gospodine, jer je riječ o muškarcu, a kako vi znate da ja sinoć nisam skuhala svojoj djeci, kako znate da ja jutros nisam tu djecu obukla i odvela u vrtić i kako znate da ja tu svoju djecu ne volim? Pitajte moju djecu je li ja svoju djecu volim, pitajte ih kakva sam im ja majka, i da li to je u koaliziji s tim što ja sad ovdje razgovaram u Saboru i trudim se pošteno i pravično obavljati svoj posao? Dakle, mislim bolje od bilokakve replike za takve muškarce, ima jedna pjesma, kako ja volim rap od Elementala se zove „Etikete“ i to je upravo to. Lijepljenje etiketa bez da išta znate i bez da uopće ulazite dublje u sukus stvarima o kojima nešto govorite. U ime Kluba zastupnika Živog zida, uvaženi kolega Ivan Vilibor-Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kao što sam rekao ranije u izlaganju Odbora za ravnopravnost spolova, u ovom zakonu se ne mijenja mnogo toga, svega 4 članka, nekoliko usklađivanja sa europskim direktivama, naš članak o ravnopravnost spolova ima 45 članaka, Zakon o suzbijanju diskriminacije ima 31 tako da će ga ove izmjene malo podebljati, tj. jedan korak naprijed, međutim i na samom odboru se osjetilo da će uskoro morati doći i do značajnih izmjena ne samo ovog zakona nego i cijelog izbornog sustava. I upravo izborni sustav je ono hajmo reći što najviše pažnje pobuđuje u ovom našem kontekstu tako da ću probati u ovom svom izlaganju dati nekoliko misli u tom smjeru. Htio bih reći da ova sadašnja naša mjera od 40# zastupljenosti manjinskog spola ne pridonosi u pravoj mjeri ravnopravnosti spolova u politici, političkom sustavu, u vijećima. Vrlo jednostavno. U pravilu se na žalost žene stavljaju na dno liste i u pravilu nisu izabrane. Znamo da između dva zadnja saziva pao postotak žena u Hrvatskom saboru. Što se tiče statistike u vijećima, evo bio sam ranije pročitao da je porasao sa 28 na 41 među kandidatima. A jedno je biti kandidat, drugo je biti izabran. Međutim, on je također bio veliki korak naprijed, psihološki je to ušle u naše glave, potaknulo nas je da o tome razmišljamo, o tome se govori. Ja bih rado vidio u svim segmentima ljudskog djelovanja i ovdje u Saboru i na odboru i ne znam na fakultetu i gdje god idem da je nekakav idealan omjer otprilike Ako se sjećam izbora 2015. ORAH je tada imao točno pola pola. To je bilo njihovo načelo, točno pola kandidata muških, pola ženskih. Mislim da je bio i ZIP sustav muški ženski, muški ženski, odnosno obrnuto. Znači oni su imali 50% Mi smo imali negdje tu 47% Oni su imali značajno niže. Rado bih vidio kažem u svim segmentima društva ravnopravnost, međutim ona prije svega ovisi o svijesti. Bitno je da se o tome govori, bitno je da se donose ovakve mjere koje nisu naravno sto posto učinkovite. To je proces. Znači, to je proces, generacijski proces, proces sazrijevanja, proces razvoja demokracije i ideala ravnopravnosti doista ideal, nešto čemu treba težiti. Hoćemo li ga postići? Vjerojatno da. Međutim, uvijek će postojati razlike. Recimo imamo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva ako se ne varam tek svaki šesti ili sedmi student je ženska osoba, odnosno studentica i tradicionalno je tako. Vjerujte mi, voljeli bi vidjeti više ženskih osoba na našem fakultetu ali statistika je takva kakva jest neumoljiva. S druge strane imate neke druge fakultete ili možemo uvesti paralelu u bilo čemu u zanimanjima, u raznim stvarima koji statistički gledano pretežito upisuju ženske osobe. Apsolutno poštujem i poštujemo u Živom zidu načelo ravnopravnosti spolova, promoviramo ga gdje možemo, poštujemo zakonske norme također i mislim da su dobre, da ih treba unaprijediti. Ali načelo koje je jače od ravnopravnosti spolova je načelo slobodne volje. Znači ne možemo mi sad donijeti nekakav oštar rez i reći da mora svaka druga osoba na listi biti ne znam muškog spola ili ženskog spola. Time mi prisiljavamo neku stranku, organizaciju ili možemo pričati o fakultetu ili ne znam o čemu, prisiljavamo ju da vrši neku vrstu prisile, da ne kažem nasilja prema svojim ili članovima ili štićenicima. Jer možda neke ljude koji ne bi htjeli biti na tom mjestu ono gura da budu na tom mjestu zato što su i zakonska norma takva. Ako ljudi ne žele upisati ne znam PMF neće ga upisati.

Zašto ih onda gurati da budu tamo? Tako da što se mene tiče načelo slobodne volje svakako iznad dakle načela ravnopravnosti spolova. I tek razvojem društva i razvojem svijesti doći ćemo u fazu u kojoj će se to ja vjerujem i nadam se izjednačiti kao što imaju ne znam skandinavske zemlje, druge razvijene zemlje demokracije. I ovog časa je to svakako proces. Hrvatska je tu u razvoju. Rekao bih da je daleko nadprosječna zemlja, možda ne za Europu ali za svijet. Što se tiče cjelovite promjene izbornog sustava ona nam je svakako potrebna da ne širim sada našu viziju modela izbornog sustava, odnosno sastava Sabora. Ona je svakako potrebna i kad ona se dogodi morat će se s njom mijenjati i Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije i već prije spomenuti Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, o financiranju političkih stranaka i niz drugih zakona. Mislim da će se više, govorim ovdje konkretno u politici o ženama pošto su one manje zastupljeni spol javiti za političke dužnosti kada se vrati vjera u politiku. Znači, mi moramo vratiti našim građanima, biračima vjeru u politiku kao jedan proces brige za javno dobro, proces u kojem se može i isplati boriti za promjenu i postići promjenu. Moramo im poslati poruku da se isplati boriti, a najčešće im šaljemo poruku da se ne isplati, da je to sve već unaprijed određeno i neki im šalju poruku da se kriminal isplati. Evo to je ono što me žalosti. Ali u svojem radu sam se uvjerio da upravo jedino borbom i upravo oni koji govore da se može i rade će na kraju nešto napraviti. Oni koji dignu ruke neće sigurno ništa napraviti od defetizma, eskapizma neće biti ništa, odnosno drugim riječima ako se ne borite drugi će se govoriti bez vas. Ako ste gledali sam zakon, imate nekih 37 stranica ako se ne varam, različitih prijedloga, primjedbi koji su vrlo dobri, rekao bih vrlo kvalitetni, neki su pozivaju na europske norme i standarde, neki su hrvatski izum, hrvatsko rješenje. Recimo, zanimljivo je kod predaje liste koje ne ispunjavaju kvotu manijskog spola 40%, neki predlažu da se automatski odbija lista. Ako se lista automatski odbije onda lista pravno neće niti postojati i onda neće moći biti kažnjeno novčano. Mislim da bi to rješenje bilo nešto što je naša razina svijesti o ravnopravnosti spolova ovoga časa i da je to nešto što bismo u sljedećim izmjenama zakona i političkog sustava trebali uvesti. Mislim da je ZIP sustav još daleko od naše razine svijesti, ali ovo je jedna mjera za koju bi se ja osobno zalagao. Mislim da na temelju svega ovog što je predloženo je potrebno, evo i kao predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova jedna tematska sjednica na Odboru za ravnopravnost spolova, kako bismo donijeli nekakav konsenzus ako je moguće, o tome na koji način će se i trebaju se, dakle kod sljedeće izmjene zakona usavršiti sustavi i doprinijeti razvoju ravnopravnosti spolova u RH. Vjerojatno će se tek za nekih, ponavljam 10 do 15 godina postići taj ZIP sustav, evo neću biti prorok, to je nekakva moja procjena praćenja razvoja hrvatskog društva i to je nešto na čemu svi mi moramo raditi. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Sinčić, pa opet ćemo prvo o brojka, onda ću vam reći jedan paradoks, ako govorimo o brojkama, onda trenutačno u Vladi imate 6 žena i predsjednicu Republike. I odmah bi Vlada onda bila po brojka rekorder u broju žena. A ako pogledamo 3 Vlade uzastopno, onda bi opet gledano u brojkama, a brojke su meni osobno manje bitne, dakle, opet, iduća Vlada koja je rekorder bila ona Ive Sanadera 2008., Jadranke Kosor 9,5% žena, a Milanovićeva 13% žena. Dakle socijaldemokratske Vlade inače gledamo u postocima nisu se nažalost proslavile po broju, ali na stranu broj. Znači ima jedan paradoks. Zanimljiva je činjenica da vam veći broj žena u politici, ne znači nužno i kvalitetniju politiku. Zašto? Pa ono što sam već više puta rekla, profesionalnost i odgovornost, vam nemaju veze sa spolom. Prema tome možemo, naravno da trebamo težiti ujednačavanju, ali voditi računa prije svega o tim kategorijama. Zašto je to tako? Pa imamo primjere po cijelom svijetu, pa ako hoćete u Europi. Poboljšanjem ženskih prava dakle vi ne poboljšavate istovremeno i politički sustav. Imate primjer jedne Margaret Thatcher, koja je bila žena, a koja se baš nije proslavila po ženskoj solidarnosti, štoviše za vrijeme nje i njene vladavine, žene baš nisu bile sretne što se tiče ženskih prava, a bome ni Theresa May nije puno drugačija po tim ženskim pitanjima, pa neki čak kažu da je Hillary Clinton izgubila izbore, među ostalim jer se nedvosmisleno nije postavila po mnogim pitanjima, jedno od pitanja je i to.

Evo kolegice Petrijevčanini Vuksanović, ja se mogu složiti sa vama da prije svega treba gledati sposobnost, kazao sam dolje na govornici, da je načelo slobodne volje nešto što u mom vidu je jače od načela ravnopravnosti spolova, ako je neće slobodna volja, da ne radi neki posao u Vladi ili da ne upiše neki fakultet, to je svakako jače od nekakve norme koja gura tu stranku, da stavi takvu osobu na listu. Također mislim da je načelo sposobnosti za određeno mjesto koje onda bi trebalo dovesti do kvalitetnije politike, također dosta jako načelo i da netko tko sastavlja Vladu treba staviti također prije ravnopravnosti spolova. Ja bi bio veoma sretan kad bi naša Vlada imala, evo ovako ima 20 ministara, 10 ministara ženskog spola, 10 ministara muškog spola. Međutim znamo da je u prasksi to teško postići i to je nešto prema čemu treba težiti, ali ne smijemo nekoga samo zato što je određenog spola, bilo muškog ili ženskog staviti na određeno mjesto, na određenu poziciju. Tako da slobodna volja i sposobnost prije ravnopravnosti spolova. Zahvaljujem Ivanu Viliboru Sinčiću na odgovoru. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Sinčić, dakle vaša rasprava je opet bila dobra, jednako kao i u prvom čitanju. Ono u čemu se nas dvojica ne slažemo, vi ste rekli ovdje da na temelju rasprava koje su provedene i u prvom čitanju i javne rasprave da će se stvari uskoro mijenjati, znate to uskoro nije to baš meni toliko, ne daje mi toliko povjerenja da će to biti uskoro, jer gledajte nama je za tehničku izmjenu trebalo godinu dana, tamo još tamo još u ljeto 2016. mislim tadašnja ministrica Juretić donijela te izmjene. Zašto je važno da se ja želim da i ministrica da ima tu punu podršku da zaista se sve snage upotrijebe da bi se zakoni što prije donosili.

Prošle godine Novak Đoković, slušajte njegovu izjavu „Statistika je uvjerljivo na strani tenisača, mi imamo više publike i to je jedan od razloga zašto bismo mi recimo trebali više zarađivati. To bi bilo najpoštenije da oni koji najviše pridonose ujedno i najviše zarađuju. Tenisačice su se izborile za ono što imaju danas, ali muškarci bi se trebali boriti još više“ Dakle vidite, da se nije ona '73. godine izborila za fond ne bi to bilo i to je začarani krug. Messi ima 70 puta veću plaću od najbolje nogometašice Marte Brazilke, u mnogim sportovima je to tako. Dakle treba se boriti, treba donositi pravila, zakone i to je onda put da se stvari mijenjaju.

Kolega Žagar ja ću se osvrnuti na par stvari koje ste vi rekli. Da, naravno da promjena zakona potiče razvoju ravnopravnosti spolova, međutim što se događa? Promjena zakona prema naprijed potiče razvoj svijesti i onda razvoj svijesti opet tjera još bolju promjenu zakona i to je jedan krug, krug koji traje i to je proces, 10, 20 koliko već godina. Međutim ako uvedemo preradikalnu mjeru prerano, bojim se da će doći do kontraefekta i da će ovaj naš krug ili stajati na mjestu ili će ići unazad. Tako da je moje osobno mišljenje da je ZIP model za sada za stanje našeg društva preradikalan, ali volio bi eto da nije, volio bi da nije, rado bi vidio ravnopravnost u svim modelima, ali mislim da će trebati još petnaestak godina da ju vidimo. Kada ste govorili o promjenama da će se uskoro dogoditi, da, to sam rekao više kroz nadu nego kroz nekakvu analizu. Znamo kakav je politički sustav u Hrvatskoj, da je dosta trom i da je napravljen tako da pogoduje nažalost velikim strankama. On se prenosi već desetljećima, inženjering izborni je jasan, evo podsjetit ću vas samo na 2015. godinu kada smo te godine imali na snazi tri vrste normi iz Izbornoga zakona. Imali smo negdje ako se sjećam pravilno do 2. mjeseca jednu normu koja je propisivala skupljanje potpisa za liste za izbore i još nekoliko stvari, onda je to Ustavni sud rušio pa je nešto vraćeno, ali pamtim točno namještani zakoni kako bi se utjecalo na izborni proces te godine.

Osjeća se taj neki pritisak da se to promijeni, zato sam izrazio eto tu nadu da se uskoro mora mijenjati. I posljednja replika u ovoj raspravi uvažena kolegica Željka Josić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Sinčiću. Vi ste u dvije svoje rasprave spomenuli kolika je kvota žena na izbornim listama. Ja se tu mogu složiti s vama da žene u pravilu dobivaju zadnja mjesta ili mjesta koja nisu jako atraktivna. No, pitamo li mi uopće žene, žele li se one baviti politikom ili nečim drugim. Vi morate znati da smo mi još uvijek tradicionalno društvo gdje odgoj, kultura nas drugačije usmjeravaju.

Evo ja ću vam spomenuti svoj primjer. Ja sam prva žena odnosno prva liječnica koja je kročila na Odjel ginekologije u Općoj bolnici Sisak, to se dogodilo prije deset godina, to nije baš tako daleka prošlost. Prema tome, ja više mislim da bi se u ovaj Zakon o ravnopravnosti spolova ne bi trebao biti samo jedno slovo na papiru nego bi taj Zakon o ravnopravnosti spolova se trebao nekako više približiti Zakonu u ljudskim pravima. Zahvaljujem uvaženom kolegici Željki Josić na replici. Izvolite. Evo pred nama je izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova. Mi danas dosta pričamo o diskriminaciji, pričamo o kvotama, a što je u ovom zakonu? Znači šest direktiva unosimo najbolju europsku praksu, svjetsku praksu ne zato što se diskriminacija događa u Hrvatskoj pa nam je netko naredio da izbjegavamo tu diskriminaciju nego zato što se događa i drugdje. Mi smo svakodnevno suočeni sa diskriminacijom, ne žene nego i muškarci sa raznim oblicima, nekad ne čujemo. Naši razgovori za posao mogu proći najljepše i najugodnije, možemo razgovarati srdačno i sve ali na kraju nećemo biti možda zaposleni jel je netko odlučio da mu je ipak bolje na nekom radnom mjestu zaposliti muškarca. Ali sada u ovoj izmjeni ovdje tu nije riječ. Mi govorimo o najgorim oblicima diskriminacije, znači kada smo dovedeni u neugodni položaj, kada čujemo svakakve nebuloze i ne samo oni prema kojima je diskriminacija učinjena.

Znači mi govorimo o zaštiti od viktimizacije. To je oblik diskriminacije koji nas dovodi u položaj žrtve, znači kada ta diskriminacija toliko uznapreduje da mi jednostavno imamo vrlo štetne posljedice za naš svakodnevni život. I naravno da trebamo jačati tu zaštitu. Evo kolegica Josić je rekla žele li se žene uopće baviti politikom? Pa nije ustvari pitanje samo žele li se one baviti, mi ih želimo potaknuti da se bave politikom jer nam trebaju, trebaju nam da nam pomognu u pitanjima u donošenju Zakona o demografskoj obnovi, u pitanjima nekakvih stvari koje se doista tiču žene, gdje one mogu doista dati svoj dobar doprinos. Evo kolega Čuraj je rekao, ne trebaju žene biti na listama zato što su žene. I ja se slažem s time. I puno puta sam se u poslu suočavala s time, imala sam i specifičan posao gdje smo morali i svoje upravno tijelo kreirati tako da budu zastupljeni i mladi i žene i dobna zastupljenost. I doista sam se pitala pa zašto ja sada moram staviti tog nekog mladog, nekakvu osobu koju imam kada mi više doprinosi možda nekakva iskusnija ali na kraju sam doista vidjela da je to dobro. Evo žene na listama, nekada sumnjamo da su na listama zato što su žene. Ali i muškarci su nekada na listama zato što su muškarci. Neki predstavnici su na listama zato što jednostavno dolaze iz određene općine, iz određene izborne jedinice. I doista imamo tih nekakvih individualnih primjera kada sastavljamo naš Sabor, možda neke kolege sa liste uopće nisu ušle u Sabor a mnogo su stručnije, pametnije jer bi možda mnogo više doprinijeli ovome Saboru nego neke koje su ušle, možemo to ocjenjivati individualno. Ali svi se slažemo da trebamo imati recimo geografsku zastupljenost u Saboru, pa tako mislim da je dobro i da imamo zastupljenost ne samo žena nego i mladih različitih struka i mislim da kvote nisu loše, odnosno jako su dobre jer kada pogledamo, jako neke države koje su žene stavljale u loš položaj, uvođenje kvota tokom vremena je doista donijelo napredak. I to nije samo pitanje za koje se bore žene, nego to je jedno stručno pitanje koje trebamo priči na temelju istraživanja, na temelju nečega što smo doživjeli kod, u povijesti. Tako da se slažem sa kolegom Čurajem, sa svima vama, žene ne trebaju biti na listama samo zato što su žene, žene nisu kvote ali mnoge moje kolege će biti svjesne, znači da žene i bez diskriminatornih pitanja su veoma, znaju doista biti … [[Govornik se ne razumije.]] nekakvim mislima i da mi doista taj oblik diskriminacije nekada on nije vidljiv. Ali ovaj koji je vidljiv, ovaj kada netko trpi posljedice zato što neće izvršiti nalog da nezaposli ženu, onaj tko to prijavi ovim zakonom se to štiti i kažnjava. I mi često čujemo na razgovorima grozne situacije gdje, evo ja osobno kada sam bila na jednom razgovoru, interesiralo me da izrazim želju da ukoliko se stvori slobodno mjesto da sam zainteresiran da predajem u srednjoj školi onda su mi rekli, pa znate vi žene em ste trudne 9 mjeseci em onda na kraju stalno trčite kada vam je dijete bolesno pa ste stalno po nekakvim bolovanjima. A znači ta diskriminacija se dešava često i kroz institucije, često uopće poduzetnici nisu ti koji odbijaju zaposliti ženu jer doista znaju možda i nekog tko uzdržava dijete i sve da bude posvećen poslu zato što taj posao čuva. I uopće to nije istina da su poduzetnici ti, da je kapital taj koji radi diskriminaciju prema ženama. Doista toga ima i među našim institucijama i mislim da tu kvotama možemo vrlo dobro djelovati. Osnovno znači rekla sam da sam radila, da smo imali takvo tijelo, nije mi na početku, nisam bila sigurna je li mudro da mi netko propiše na području koje nije gusto naseljeno moraš imati toliko mladih a mladi nam odlaze, imamo starije stanovništvo. Ali na kraju sam vidjela da smo doista imali dobre rezultate zbog tih kvota. Ne kvota prema ženama nego i mladima i starima i zastupljenosti i geografskoj i mislim da to u konačnici nama svima donosi dobro.

Imamo dvije replike. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice Roščić, dakle u prvom dijelu svog izlaganja ste rekli da žene ne trebaju biti kvote, koliko sam shvatio. Međutim, zakon osim što propisuje pravila ponašanja u nekom društvu on i oblikuje to društvo, daje mu smjernice. Ja svako mislim da treba, zakonska rješenja trebaju biti takva. I treba se jednostavno, to je jedini način da promijenimo onda i svijest ljudi, inače ćemo biti u začaranom krugu. Sada kada sam spominjao ovaj primjer, opet ću se vratiti na primjer sporta, čak je taj fakultet za menadžment u San Francisku konstatirao kako žene trebaju biti manje plaćene u sportu jer se manje umaraju, jer su njihove staze kraće, izložene su manjim naporima. Pa evo jedini način da se protiv toga bori neka se produže staze za žene, neka budu, neka budu iste dimenzije, isti napori koje treba odraditi pa neka budu jednako plaćeni. I onda kažu žene, nije privlačan sport za žene i nisu interesantne sponzorima, svima. A to je začarani krug. Pa dajte više novca pa vidite kako će biti zainteresirani svi. Znate, znači opet ovaj je zakon izuzetno dobar, treba ga podržati ali treba ići u zakonske inicijative, treba, jer na taj način ćemo oblikovati onda i svijest ljudi. Jer ako kažemo mora biti 40% žena, to je dobro, neka bude, pa neka se nađu te žene.

Kolega malo ste promašili, znači nisam rekla da žene, da ne trebamo kvote, rekla sam da žene nisu kvote i da ne trebamo koristiti argument žene ne trebaju biti na listama zato što su žene. Znači žene nisu kvote a mi kvote trebamo da ih potaknemo, da počnemo razmišljati da, evo sada doista bi bilo dobro, nije to bezveze, uključimo žene. Jer se je pokazalo da je to jedan način koji ipak daje rezultata bez obzira na te argumente, pa znate ovi su stavili na listu samo žene da imaju i tu zastupljenost. Nekada se stavi nekoga iz nekog naselja i mjesta na nekakvim lokalnim izborima samo zato što je iz nekog naselja. Ali opet na kraju vidimo da konačni rezultati nam budu pozitivni kada evo i u ovom Saboru imamo zastupljenost iz svih dijelova Hrvatske. A možda bismo mogli naći jednako i stručnjaka i žena i muškaraca samo iz jedne izborne jedinice. I možda bi netko iz izborne jedinice jedne mogao bolje riješiti problem nego zastupnik koji je u drugoj. Ima takvih individualnih propusta ali na kraju u konačnici doista imamo pozitivne rezultate zato što imamo zastupljenost znači i žena i muškaraca jednako ili 40% ili bar u nekakvom relativnom ne previše različitom omjeru. Izvolite. Kolegice Roščić, vi ste ovdje dakle i na to bih se htjela referirati, na taj dio vaše rasprave, otvorili pitanje općenito o participaciji žena ne samo u političkom nego općenito u javnom i društvenom životu, generalno kad je u pitanju naše hrvatsko društvo. Kad je u pitanju uključivanje žena u politiku, smatram da su kvote koje trenutno na ovaj ili onaj način više ili manje deklarativno, više ili manje u praksi koristimo kao jedan mehanizam uključivanja žena u politiku. Po mom sudu kvote su samo privremeni mehanizam koji će biti privremen sve dotle dok pitanje uključivanja žena u politiku ne dovedemo na razinu svijesti da žene ne uključujemo u politiku samo zato da bismo popunili izborne liste, i da bi smo popunili saborske klupe ili klupe predstavničkih tijela jedinica lokalne, regionalne, područne samouprave. A za taj jedan drugačiji pristup koji će se temeljiti na svijesti o tome koliko žene imaju sposobnosti kompetencija, obrazovanja i svega ostaloga za uključivanje u politički i svaki drugi život, dakle treba biti pitanje strategije. Strategija uključivanja žena na razini stranaka. Ja imam osjećaj da sve ono što činimo još uvijek činimo sporadično, a ne strateški dobro promišljeno.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Vesni Bedeković. Izvolite. Tako je kolegice Bedeković, slažem se da ovo treba biti privremeni mehanizam i doista društvo treba biti to koje će i brigu o obitelji i odjeci, ne samo staviti teret više na ženi, nego da će sustavno omogućiti i pomoći ženama da obitelj funkcionira iako ona radi jer to je dužnost države, jer država općenito ako je gledamo tako kao nekakvu zasebnu cjelinu ima koristi od toga da pomogne i da se uključi.

Poštovana kolegice Roščić, znamo da EU ulaže znatna sredstva u zakone i propise koji se tiču ravnopravnosti spolova. I unatoč tome, imamo činjenicu imamo da ta ravnopravnost još uvijek nije ostvarena kategorija. Možemo se zapitati što bi tek bilo da nemamo legislativu, koliko bi tek onda ta kategorija bila minorizirana, ali recimo jedna od najvećih tema koja je u EU problem kad se govori o ravnopravnosti je nasilje nad ženama, a to je rodno uvjetovano nasilje i prema izvješću EUROSTAT-a, svaka treća žena u EU, dakle u zemljama članicama EU je doživjela tjelesno ili spolno nasilje. Na primjer, kod tog nasilja zapravo možemo ilustrirati cijelu ovu genezu te ravnopravnosti jer da je zakon najbolji na svijetu, on ne može prevenirati ono što dolazi iz obitelji. Ovdje se radi o zapravo o potrebi sinergijskog djelovanja iz tri aspekta. Vlast kroz kvalitetnu legislativu, kroz propise, kroz zakone, treba sankcionirati i prevenirati određene pojave u društvu, s druge strane civilne udruge trebaju biti korektiv vlasti i pomoći ženama ondje gdje vlast ne radi dovoljno ili nije dovoljno pokriveno legislativom, i naravno civilne udruge uz to i ukazuju ondje gdje primijete da treba. I treće, u sinergijskom djelovanju je obitelj. A obitelj kao nukleus društva stvara buduće građane i njihovu svijest o ravnopravnosti ili neravnopravnosti. Jer institucije ne mogu prevenirati ono što dolazi od obitelji, od odgoja. Ako dijete gleda obrasce neravnopravnosti i nasilja, ono će te obrasce primjenjivati kad odraste.

Odgovor kolegica Roščić. Izvolite. Ja bih samo naglasila, vjerujem da ćete se složiti da ne ulaže EU mnogo protiv diskriminacije nego ulažemo mi zajedno, jer smo dio EU-a kao moderna država, borimo se protiv diskriminacije. Jako je važno što se tiče nasilja što ste dobro istakli, da ne budemo samo glasni jer često nam se prigovara da kada se desi nasilje prema ženama, da smo dosta glasni, da dijelimo to na društvenim mrežama, nego da doista djelujemo i da napravimo da nekako i mi ovdje kreiramo i rad institucija i da donesemo pravu legislativu koja će omogućiti i brze postupke i da omogućimo sredstva i za rad pravosudnim tijelima. Imamo završnu riječ, u ime predlagatelja uvažena državna tajnica Margareta Mađerić. Izvolite. Zahvalila bi se svim zastupnicama i zastupnicima koji su i danas i u prvom čitanju raspravljali o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova. S obzirom da je postavljeno nekoliko pitanja vrlo kratko ću odgovoriti naime izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova Vlada RH uputila je po redovnoj proceduri u dva čitanja Hrvatskome saboru. Svi prijedlozi koji su izrečeni u prvom čitanju a nisu, dakle vezani uz one odredbe zakona, izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova nisu mogli biti prihvaćeni i stoga smatram da i današnja rasprava ali i rasprava tijekom prvog čitanja treba biti i cilj ne samo našem ministarstvu za izmjenama i dopunama cjelokupnim Zakona o ravnopravnosti spolova. Jer samom tom izmjenom tog zakona ne bismo postigli ono o čemu se razgovaralo već je tu potrebno izmijeniti niz drugih zakona kao i Zakona o političkim strankama, Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o financiranju političkih stranaka, te ostale regulative kako bismo doista ukoliko se to želi postigli ravnopravnost, zastupljenost i jednake zastupljenosti žena i muškaraca na listama. Ono što se tiče Zakona o ravnopravnosti spolova u stvari u njemu je u članku 12. jasno definirano da će se provođenjem mjera promicati ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u svim tijelima kako izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti u političkom životu, u diplomatskim predstavništvima, članovima odbora, povjerenstva, izaslanstava itd. Tako da što se tiče Zakona o ravnopravnosti spolova imamo dobru regulaciju zakona, ali i podaci koje su uvažene zastupnice i zastupnici iznosili tijekom rasprave da je upravo na zadnjim lokalnim izborima od 47601 kandidata koji smo imali na listama što za vijeća mjesnih, gradskih odbora i županijskih skupština participacija žena je bila 41,7% Često puta su one u donjem dijelu lista. Zna se to reći da su ukras tim listama i onda kada dođemo do onog konačnog podatka koliko je izabrano žena oni jesu poražavajući. Što se tiče čelnih pozicija za općinske načelnice, gradonačelnice i županice postotci su puno, puno manji. Dakle, tek negdje 15% je žena bilo kandidatkinja, dok s druge strane za zamjenice općinskih načelnika, gradonačelnika i župana taj postotak je duplo veći oko 29% što u stvari daje odgovor na pitanje da li se žene žele baviti politikom. Da žele se i ima ih. Članstva u političkim strankama dokazuju da otprilike od 30 do 40% upravo čine žene, a samim time što je netko pristupio bilo kojoj političkoj stranci pokazuje da se želi i politički angažirati. Ali sigurno da pitanje zastupljenosti žena na listama, ali želim ovdje istaknuti da je u Zakonu o ravnopravnosti spolova to definirano kao podzastupljeni spol i vjerujem da jednoga dana neće biti te žene koje su podzastupljeni spol mora biti i konsenzus svih političkih stranaka i vidjeti koji je model najbolji, da li je to ZIP model, da li je ta participacija od 40% a vjerujem da nam je svima cilj i da stremimo k tome da nemamo kvote već da svaka, dakle lista bez obzira bila stranačka ili nezavisna ima jednaku zastupljenost žena i muškaraca, a da se nitko ne treba na to prisiljavati. Što se tiče ovih izmjena kao što sam i rekla u uvodnom dijelu Zakona o ravnopravnosti spolova usklađuje se sa zahtjevima Europske komisije u odnosu na direktivu Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine. Zahvaljujem se na podršci svima koji su raspravljali. I na samome kraju vezano uz ratifikaciju Istambulske konvencije zastupnice koje su raspravljale također su istaknule važnost ratifikacije.

Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici gospođi Margareti Mađerić na ovoj završnoj riječi. Sa ovime smo iscrpili sve rasprave. Zahvaljujem državnoj tajnici Margareti Mađerić i njenoj suradnici na obrazloženjima. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Prilozi uz ovaj tekst nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskog sabora. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli matični odbori Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li možda predstavnik predlagatelja dati obrazloženje? Izvolite. Izvolite. Pred vama se nalazi, dakle Konačni prijedlog zakona o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/104 Europskog parlamenta i Vijeća iz studenog 2014. godine, a koja se odnosi, dakle na pravila kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu kada dolazi do kršenja odredaba tržišnog natjecanja država članica i EU. Dakle, donošenjem ovog propisa Hrvatska udovoljava obavezama koje ima kao država članica EU i ustvari u potpunosti poštuje ono što propisuju i temeljni, odnosno propisuje temeljni ugovor o funkcioniranju EU, a to je zaštita u slučaju zlouporabe vladajućeg položaja i zabranjenih sporazuma. Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja kroz 20 svojih članaka, sadržajno slijedi prethodno spomenu direktivnu, ali je istovremeno prilagođen i postojećim zakonima kojima su u Hrvatskoj riješena osnovana pravila o naknadi štete, a pritom mislim na Zakon o obveznim odnosima i Zakon o parničkom postupku. O pitanjima naknade štete temeljem ovog zakona, nadležnost će imati trgovački sudovi u RH, koji kao specijalizirani sudovi i inače sude u postupcima naknade štete iz drugih pravnih područja vezanih uz trgovačke odnose. Ovim zakonom se utvrđuje prava oštećenika na potpunu naknadu štete, prouzročene povredom prava tržišnog natjecanja, zatim detaljno se određuju pitanja otkrivanja dokaza u postupcima naknade štete pred nadležnim trgovačkim sudovima, zaštita povjerljivih informacija i otkrivanje dokaza koje se nalaze u spisu predmeta nadležnog za, tijela nadležnog za tržišno natjecanje. Posebnom odredbom, određuje se i ograničenje korištenje i otkrivanje takvih dokaza, a predviđene su i novčane kazne zbog povrede pravila o otkrivanju dokaza. O ostalim odredbama zakona, obuhvaćena su pitanja zastare, zastoja postupka i solidarne odgovornosti poduzetnika koji su povrijedili pravo tržišnog natjecanja svojim zajedničkim postupcima. Posebnim poglavljem, uređeno je također, prenošenje prekomjernih cijena na izravne i neizravne kupce, i postupci naknade štete oštećenika sa različitih razina lanca opskrbe. Posljednja 2 poglavalja zakona, uređuje pitanja izračuna visine iznosa štete od strane nadležnih trgovačkih sudova, te sporazumno rješavanje sporova. Prvi cilj se odnosi na uklanjanje prepreka pri ostvarivanju prava svih onih koji su povrijeđeni u tržišnom natjecanju i time se ustvari omogućuje svakome tko je pretrpio štetu, prouzročenom povredom takvog prava od strane poduzetnika ili od strane udruženja poduzetnika da dobije potpunu naknadu štete od poduzetnika i udruženja. Potpuna naknada štete znači da se osoba koja je pretrpila štetu stavlja u položaj u kojem bi bila da do takve povrede ustvari nije došlo. Potpuna naknada štete uključuje pravo na naknadnu imovinske štete, ne imovinske štete i na pripadajuće kamate. Drugi temeljni cilj ovog zakona, odnosi se na poticanje pune učinkovitosti zaštite tržišnog natjecanja kroz ujednačavanje pravila na razini EU, u postupcima naknade štete. Zakon će doprinijeti učinkovitom tržišnom natjecanju, budući će omogućiti da se u RH potaknu postupci naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja, koji za sad ima u neznatnom broju na trgovačkim sudovima, a također će se postići da javnopravnu povredu zaštite tržišnog natjecanja, dakle utvrđivanje povrede i njeno sankcioniranje slijedi privatno pravna provedba, odnosno naknada štete koja je nastala tom povredom. U prvom čitanju je prijedlog zakona bio raspravljen u Hrvatskom saboru 16. ožujka i podržan je sa 120 glasova za, 3 suzdržana i niti jednim protiv, a stručni nositelj je usvojio i ugradio u tekst konačnog prijedloga zakona primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora kojim se nije mijenjao suštinski tekst zakona, već su se samo nomotehnički doradilo i izričaji u člancima 15. i 19. konačnog prijedloga zakona.

Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici Nataši Mikuš Žigman na ovom obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Zahvaljujem. Otvaram raspravu u ime Kluba zastupnik Most-a nezavisnih lista, uvaženi kolega Miro Bulj. Nema ga. Hvala. Izvolite.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo s obzirom, ja sam u ime Kluba HDZ-a ću dakako podržati ovaj zakon i u samom prvom čitanju, kao što je rekla državna tajnica smo ukazali na pojedine nedostatke i mislim da je ovaj zakon itekako sada usklađen sa svim onim prijedlozima koje smo davali. Naime u RH područje zaštite tržišnog natjecanja, uređeno je već Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i također i raznim podzakonskim aktima koji su neophodni za njegovu provedbu, a od ulaska RH u EU, agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ima ovlast da uz odredbe zakona izravno primjenjuje i odredbe pravne stečevine EU, koje određuje područje zaštite tržišnog natjecanja. Ono što je važno reći, da je kod samih postupaka i zaštite tržišnog natjecanja zaista postojala neujednačenost procesnih pravila i nedovoljno korištenja pravo na naknadnu štete zajamčeno europskim pravom i to je zapravo bio uzrok zašto je i donošenje Direktiva 2014/104 Europskog parlamenta i Vijeća koja zapravo detaljnije uređuje postupke za naknade štete prema nacionalnom pravu za kršenje tih odredaba. Ono što je važno još reći da su pojedine odredbe uređene i općim propisima pa tako i Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o parničnom postupku. Sama direktiva uređuje pravila kako bi se osiguralo da svatko tko je pretrpio štetu prouzročenu povredom prava tržišnog natjecanja od strane poduzetnika ili udruženja poduzetnika, može učinkovito ostvariti pravo na zahtijevanje potpune naknade te štete od tog poduzetnika ili udružena i daje okvir za usvajanje pravila. Direktivom se utvrđuju pravila koordinacije provedbe pravila tržišnog natjecanja od strane tijela nadležnih za tržišno natjecanje. Države članice su imale obvezu da tu direktivu i prenesu u svoje nacionalno zakonodavstvo do kraja prošle godine. Treba reći da Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja se uređuje provedba prava tržišnog natjecanja za javnu samu provedbu prava, a direktiva se odnosi na privatnu provedbu i da je riječ o specifičnoj vrsti štete primjenjivoj samo za štete nastale povredom propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u svrhu preuzimanja donesene direktive. Ovdje je već državna tajnica spomenula što se ovim zakonom uređuje. Dakle uređuje se prvo postupci sami naknade štete zbog povreda prava, zatim uređuju se pitanja otkrivanja dokaza u postupcima naknade štete pred nadležnim trgovačkim sudovima te zaštita povjerljivih informacija i otkrivanja dokaza koja se nalaze u samom predmetu. Isto tako određuje se ograničenja korištenja i otkrivanja dokaza, dakle u samom postupku provođenja odnosno otkrivanja izjava poduzetnika pokajnika, a također su predviđene i novčane kazne zbog povrede pravila u otkrivanju dokaza. Ovim zakonom uređuje se i učinak odluka tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja, a isto tako su uređena pitanja i obuhvaćena pitanja zastare zastoja postupka i solidarne odgovornosti samih poduzetnika. Dakle ono što zakon omogućuje da će s ovim se doprinijeti ujednačenim pravilima u samim postupcima naknade štete koje su nastale upravo prilikom povrede prava tržišnog natjecanja, a na taj način će se i omogućiti povećano korištenje i ostvarivanje prava na naknadu štete. Isto tako u cilju kod donošenja ovog zakona je da se postignu ravnoteže između ove javne i privatne provedbe prava tržišnog natjecanja i postizanje ujednačenosti materijalnih i procesnih pravila. Isto tako ovim zakonom postiže se cilj da svaka fizička ili pravna osoba koja je pretrpjela možebitnu štetu, može zahtijevati i dobiti potpunu naknadu štete. Dakle na ovaj način postiže se da javnopravna provedba zaštite tržišnog natjecanja slijedi i privatnopravna provedba čime se postiže učinkovita zaštita tržišnog natjecanja.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Grozdani Perić na ovoj raspravi. Kolegice i kolege zastupnici, državna tajnice. U ime Kluba zastupnika SDP-a mogu odmah na početku reći da mi standarde koji su vezani uz unapređenje bilo kakvih situacija vezanih uz povrede paratržišnog natjecanja, znači zaštitu potrošača i naknadu štete istima podržavamo i mislimo da ovakvi zakoni i direktive EU donose kvalitetniju situaciju u Hrvatskoj. Ono šta ne podržavamo je nažalost u proteklih desetak, petnaest godina u RH i duže imamo čitav niz situacija koje graniče sa ili jesu povreda tržišnog natjecanja, ali ima vrlo malo reakcije od nadležnih institucija. I kada vidite otprilike koje se situacije rješavaju u okviru agencije, najčešće se tu radi o sitnim stvarima, autoškolama, dogovorima nekim kartelima itd., nismo imali naravno niti puno obeštećenja oni koji su oštećeni i mislimo da Hrvatska još uvijek kaska za standardima koji vrijede u EU. Kada budemo imali situacije poput one koja EU koja tuži velike američke korporacije tehnološke za milijarde eura zbog narušavanja određenih tržišnih odnosa, kada budemo imali one koji će u Hrvatskoj, a koji su evidentno godinama radili takve stvari plaćati određene kazne onda ćemo moći reći da je tu standard na visokoj razini. Mi nažalost to nismo imali, vidjeli smo i najveći koncern RH kako godinama se ponaša na tržištu kako mu se prohtje u odnosima sa dobavljačima, sa kupcima tu je svega bilo, nažalost vidimo kako je to završilo. Ali ono što nas dalje brine je ponašanje i sada aktualnog vodstva Agrokora koje i dalje nastavlja staru praksu. Mi mislimo da mnogi oni koji su na tržištu prisutni, pogotovo kada govorimo sada i o financijskim uslugama će u ovom procesu restrukturiranja Agrokora naplatiti ogroman novac na štetu, na svoju korist a ne štetu poreznih obveznika. Vidimo u ovom trenutku da se Agrokora sanira sa roll up modelima koji po nama nisu usklađeni niti sa zakonom koji je Vlada RH donijela vezano uz Agrokor ali koji omogućuje stranim fondovima da zarade u kratkom periodu 60% prinosa a da na kraju će svi dobavljači i svi oni koji su u redu se naplaćivati i ja bih rekao tužbama od RH odnosno od poreznih obveznika. Zbog čega to Vlada radi ne znamo, možemo pretpostaviti jer vidimo da je Vlada zbilja koloplet interesa koji malo ima veze sa politikom a više ima veze sa time da neki pojedinačni partikularni interesi guraju određene stvari i onda pojedinci ostvaruju enormne zarade, rekao sam, ovdje se radi o 60% prinosa u godinu i nešto dana. Ali možemo obećati hrvatskim građanima da ćemo to saznati i da ćemo sve do zadnjega vezano uz Agrokor i tu cijelu priču ispitati kada bude osnovano istražno povjerenstvo u Agrokoru jer sam gotovo siguran da se u ovom trenutku također pod vodstvom gospodina Ramljaka u Agrokoru, u nekim situacijama dovodi u pitanje tržišno natjecanje i to nije dobro. I moramo biti vrlo jasni po tom pitanju i moramo spriječiti da se neki na ovaj, ja bih rekao lošoj situaciji za hrvatsko gospodarstvo obogate a da sa druge strane drugi izgube kao dobavljači ono što su u Agrokor uložili. Sada sa kratkoročnim tim zaduženjem, tih 500 milijuna eura vatrogasnom mjerom sigurno neće biti moguće namiriti sve one dobavljače koji su godinama sa Agrokorom, pod ja bih rekao sumnjivim tržišnim okolnostima i tržišnim natjecanjem funkcionirali i sudjelovali. Jer kada imate povezano, znači dominantno trgovačko poduzeće, odnosno veleprodaju ili maloprodaju kao što je Konzum, sa proizvodnjom hrane, pića i drugim stvarima koje se tamo prodaju, onda je vrlo teško vjerovati da to sve funkcionira bez internih dogovora, bez dogovora Konzuma sa proizvođačima. Na taj način ići kontra i kupaca ali i onih drugih koji se natječu na tržištu RH. I sa te strane, evo pozdravljamo da primjenjujemo mjere, da primjenjujemo standarde koji vrijede u EU ali od mrtvog slova na papiru, od onoga šta je standard u EU, ukoliko u Hrvatskoj to u praksi ne budemo primjenjivali nećemo imati ništa. Mi ovdje možemo izglasavati zakone i izglasavamo ih, podržavamo i mi iz opozicije, vidjeli ste i jučer prilikom glasovanja jako puno zakona koji su standard EU ali se u praksi vrlo malo toga dešava. A svojim djelovanjem Vlada RH kod situacije oko Agrokora pokazuje upravo suprotno da se ne ponaša u skladu sa standardima poštenog tržišnog natjecanja i da se nastavlja sa starim standardima. Rekao sam nažalost u ovom slučaju mešetari, znači fondovi koji su došli ovdje u kratkom periodu zaraditi enorman novac, pitanje da li su imali informaciju prije vezanu i uz roll up i uz zakon, to sve hrvatski građani trebaju čuti i trebaju znati. I zbog toga još jednom evo pozivam da se to što prije ispita da vidimo u biti potpunu informaciju oko Agrokora i šta se tamo dešavalo a ovaj zakon ćemo podržati. Mada još jednom kažem, skeptični smo prema njegovoj primjerni jer se u praksi u Hrvatskoj do sada nažalost pokazivalo da su potrošači u biti zadnji a ne prvi oko kojih bi se trebalo sve vrtjeti. Znači potrošač treba biti građanin, obični, onaj koji zarađuje svoju plaću i taj novac troši od 1. do 1. ili od 15. do 15.-og na ono što mu treba, on treba biti u prvom planu i treba biti zaštićen. Kod nas do sada nažalost su bile zaštićene velike tvrtke, radili su gotovo pa šta su htjeli jer se pokazuje iz prakse da vrlo malo slučajeva imamo u kojima možemo reći evo ga, država je intervenirala, spriječila je kartele, dogovore, omogućila je ljudima naknadu štete za ono što su pretrpjeli sa takvim netržišnim natjecanjem i zaštitila je svoje građane. Do sada se vidi kako se radi, štiti se jedna, u pravilu štitilo se najveće kompanije, vidjeli smo da je u stanju Vlada promijeniti i 8 ministara zbog jednog koji je došao iz, iz također iz Agrokora, Zdravka Marića, da je u mogućnosti dovesti u krizu cijelu državu zbog Agrokora i jednog čovjeka. I to je ono što nas u SDP-u, ne da nas ne ohrabruje nego mislimo da je Vlada nepovratno tu krenula u krivom smjeru i da će jedino biti moguće to ispraviti kako to se jedino može ispraviti a to je da građani RH kažu jasno šta misle o tome na nekim novim izborima. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Gordanu Marasu na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ovaj zakon ne gledam kao nekakav tehnički dokument koji prenosi samo direktive EU, ja njega gledam kao završetak jednog procesa i otvaranje jednog potpuno novog procesa, dakle ovdje smo ne jedan puta i ne jednu godinu za redom raspravljali o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja je bila svemogući bog što se tiče tržišnog natjecanja, međutim ulaskom u EU, prestankom važnosti samo onog javnog djela sve više pojave privatnih sukoba na tržištu u RH, i drugi u nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ovaj zakon je nešto naprosto što se moralo dogoditi. Međutim, ono što ja ovdje želim reći, zato sam se javio za raspravu a to je mi smo u ne jednom zakonskom rješenju dobro riješili stvari, međutim u trenutku kad dođe do provedbe, dakle kad se evidentno utvrdi da je netko nekome nanio štetu, i kad dođe do sudske presude, kako onaj koji je stvarno oštećen može to naplatiti i da taj sudski proces ne traje godinama. Nažalost, mi imamo svi u svom iskustvu bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, da pojedini procesi gdje evidentno da se dogodila šteta, traju godinama i u principu onaj koji je pretrpio štetu nestane sa lica zemlje, a onaj koji je moćan, taj ostane. I zato kažem, ovaj zakon je dobra podloga da se riješi nešto u Hrvatskoj, i ovaj zakon je podloga za nešto potpuno novo u Hrvatskoj, to do sad nismo imali. Međutim, ono što je ključno a to je provedba svega ovoga skupa jer ponavljam, mi nijednim zakonskim rješenjem imamo dobro predložene stvari, međutim fali nam onaj završni udarac što se u sportu kaže. A to je ovdje kad dobro iščitate zakon, onda ćete vidjeti da je sve lijepo sistematski dobro posloženo, ono što je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, što Ministarstvo gospodarstva može napraviti. Međutim, oni procesi koji se odvijaju a to je sudski procesi i naplata ako se evidentno nešto utvrdi, sad se postavlja pitanje, ja to volim često reći, tzv. vezanih zakona, da li ćemo dobiti neke druge izmjene zakona koje će se nastaviti na ovaj zakon i koji će ovaj zakon učiniti operativno jakim i snažnim. Dakle, to je po meni bit promjene ovoga zakona. Ministarstvo gospodarstva je sukladno direktivama EU-a napravilo zakon, a sad taj zakon da li treba mijenjati neke zakone, gospođa državna tajnica je spomenula dva zakona, međutim iz nekakvih iskustva iz prošlosti vidjeli smo da u tim zakonima baš te stvari nisu operativo riješene i ono što definitivno sudski procesi, bar kad se tiče gospodarstva, da li se tu radi o poreznim dugovima, da li o bilo čemu, ne smiju trajati godinama.

Dakle, to je bio razlog zašto sam se javio za ovu raspravu jer sam prijedlog zakona je kvalitetan i jasno definira probleme, jasno definira što treba riješiti, međutim ono što ajde da kažem, meni fali iz nekakvog životnog i profesionalnog iskustva, a to je kad se utvrdi da je netko nekoga prevario, i kad se donese sudska presuda, kako na i na koji način to platiti, da sudski proces ne traje dugo, jer na kraju krajeva kolegice i kolege, puno vas tu ima koji ste na određeni način radili i u državnoj i u lokalnoj samoupravi, profesionalni žalitelji na javnim nabavama. Koliko je Hrvatska, jedinica lokalne samouprave izgubila novaca zbog profesionalnih žalitelja? Mi to nažalost, zakonski nikako ne možemo riješiti. Tako i ovdje ako definitivno netko uporno krši pravila tržišnog natjecanja, a ne doživi sankcije, jer na kraju krajeva, 1% prihoda nekome neće činiti puno, kao kazna nekom od 50000 kuna. Možda ovaj limit od 1% je trebalo povećati nekoj fizičkoj osobi, nekom obrtniku koji ima godišnji promet od nekoliko stotina tisuća kuna, njega netko cepne sa kaznom od pedesetak tisuća kuna koliko je maksimalna kazna, njemu to čini strašno puno, međutim netko tko ima godišnji promet od 10, 15 milijuna kuna, njemu 1% u principu ne znači ništa. Mislim ako smo govorili a obzirom da je ovo drugo čitanje, ako smo govorili o postupnoj kazni, onda je možda bolje bilo odrediti za sve, onda dajemo nekakvo pravo sucu da on sam odredi koliko to je, praktički krećemo od nule, do nekog postotka, a onda taj postotak pravičan i za onoga koji ima 300, 400 tisuća, ukupan prihod i onoga kojima ima 30 milijuna, 1%, 1% i to je najpravičniji način. Hvala lijepo. Kolega Šuker, vi ste u svojoj raspravi rekli ono šta je činjenice, a to je da u Hrvatskoj nemamo primjera naknade štete i volio bi čuti te primjere, kao što primjerice na osnovu ove iste direktive u EU-u je 2016. godine pokrenuta tužba kupaca protiv jednog djela proizvođača kamiona za koje su kupci uvjereni i dokazuju da su se kartalno udružili i diktirali cijene na tržištu, znači prijevoznici su se pobunili, i traže 100 milijardi eura odštete od tih proizvođača. Tu se radi o dugogodišnji ja bih rekao ugovorima i velikoj količini robe koja se kupovala desetljećima i vidi se da se na osnovu toga nešto dešava u EU-u. Kod nas ljudi da li zbog manje informiranosti, da li zbog toga što ne vjeruju u institucije države se uopće ne odlučuju za takve stvari, a ja garantiram da postoji ako hoćemo biti potpuno iskreni dosta primjera kod najvećih hrvatskih firmi koje koriste situacije, a sad vam govorim, uvjeren sam da se to još uvijek dešava i Agrokoru i pod upravom za koju Vlada RH preuzela odgovornost. Kada imate najvećeg distributera maloprodaju koja drži preko 20% ukupno, a u nekim dijelovima Hrvatske recimo u gradu Zagrebu i preko 40% tržišta. Tu treba uvijek imati oči širom otvorene i treba vidjeti šta se tu dešava. Kod nas ta svijest još uvijek ne postoji, a kamoli da bi se ljudi kupci udružili i pokrenuli određenu tužbu u određenim situacijama koje su po meni sporne. Kada vidim kao ove primjere iz EU onda ću reći da i ovi zakoni imaju smisla i oni koji štite tržišno natjecanje. Hvala lijepa. Kolega Maras, ja se u načelu mogu složiti sa vašom replikom. Međutim, ne mogu se složiti sa nečim da izvlačite sa pincetom jednoga jer onda automatski rušimo osnovno načelo ovoga zakona za kojeg smo rekli da ćemo ga podržati. Zato sam rekao, oni koji trebaju kontrolirat ovo trebaju se pridržavat zakona. Onda nema imena, prezimena, nema naziva, nema političke opcije, nema ništa nego postoji zakon kojeg se svi moramo pridržavati. Zato sam rekao da je ovaj zakon bez obzira što ovdje u raspravama su ga svi doživjeli kako nekakvu tehničku, po meni osobno završetak jednog procesa i otvaramo jedan potpuno novi proces. Tko ne kaže da ministrica ili državna tajnica se neće za nekoliko mjeseci naći ovdje u Saboru sa prijedlogom izmjene ovoga zakona zato što se u praksi vidjelo da neke stvari ne funkcioniraju. Ovo je naprosto jedno vrlo dinamično, vrlo tijelo koje se naprosto i događa i radi se o praktički živim bićima koja se non stop gibaju. Događaju se neke nove stvari, vi sve ne možete propisati. Ali je bitno ako u nekom trenutku postoje nekakvi zakoni da ih se držimo. I da ti procesi ako je evidentno da je netko nešto napravio, pa meni nije jasno zašto taj proces mora trajati dvije, tri ili pet godina ako to može biti gotovo za praktički 10, 15 dana. Pa sjetite se i u trenutku kad ste vi bili u Vladi, kad smo raspravljali o rješavanju nelikvidnosti, pa smo govorili da nije normalno ako je evidentno da je netko nekom učinio nekakvu uslugu ili prodao nekakav proizvod, da taj proces na sudu traje pet ili šest godina. Dakle, ako ćemo gledati na takav način, onda naprosto svi u ovoj sabornici nećemo imati problema oko tog da podržimo da se to riješi.

Sa ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se uvaženoj državnoj tajnici Ministarstva gospodarstva Nataši Mikuš Žigman i uvaženoj Mariji Kulaš, načelnici Sektora Ministarstva gospodarstva na obrazloženjima ovog prijedloga zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki dnevnog reda kad se steknu uvjeti. Budući da resorni Odbor za obranu još nije završio sa svojom sjednicom imali smo u planu nastaviti sjednicu sa Prijedlozima odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti NATO-a i aktivnosti operacija EU, te operacija koalicijskih snaga. Dakle, ove četiri odluke. Određujem stanku do 14,00 sati kada ćemo nastaviti sa radom plenarne sjednice.